K žádosti přiloží policejní protokol, doklady a tabulky podle odstavce 2.

U vozidel v převodu, nedojdeli do lhůty šesti měsíců k podání žádosti o zápis vlastníka, bude rovněž silniční vozidlo považováno za zaniklé a bude trvale vyřazeno. Místně příslušné registrační pracoviště zapíše zánik vozidla do centrálního registru automaticky, to znamená, že žádný občan nebude muset místo centrálního registru navštěvovat a tam se domáhat takovéhoto zápisu. Takže tyto zápisy poběží automaticky. Jeden rok. Tím docílíme i tzv. vyčištění registru, kdy dneska tam máme spoustu vozidel tzv. v polopřevodech. Ptám se paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. To je všechno. Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Další, šestá interpelace. Dovoluji si ji stáhnout, protože to je moje interpelace na nepřítomného pana ministra financí. A protože pan ministr je nepřítomen a protože mě tady nemá kdo vystřídat a nechci přerušit schůzi Sněmovny, tak ji stahuji. Sedmou interpelací je interpelace paní poslankyně Marie Pěnčíkové na nepřítomného ministra školství Marcela Chládka ve věci nových studijních oborů na vysokých školách. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den.

Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Máme další interpelaci, osmou v pořadí.

Česká republika je velmi často v hledáčku lidskoprávních organizací a institucí Evropské unie kvůli menšinám, například i kvůli nedostatečnému naplňování rozsudku soudu pro lidská práva ve věci D.H. proti České republice a podobně.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Taktéž jí bude odpovězeno písemně. Devátou interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera na taktéž nepřítomného ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře, státní podnik Lesy České republiky, resp. nový generální ředitel Lesů České republiky pan Szórád ihned po svém nástupu do funkce jako svou první akci vypsal veřejnou zakázku za 1,9 milionu korun pro společnost Bubeník Partners na personální služby, a to tzv. zadáním z ruky jednomu uchazeči bez oslovení či zapojení více uchazečů.

To vše za necelé dva miliony korun. Vzhledem k tomu, že státní podnik má svůj personální útvar, tak se celá tato předražená zakázka jeví jako naprosto zbytečné plýtvání finančními prostředky státního podniku. Smutným výsledkem této předražené zakázky za 1,9 milionu korun, mimochodem v době boje za transparentnost veřejných zakázek a očištění dobrého jména Lesů České republiky dle vašich slov, pane ministře zemědělství, je přijetí do top managementu státního podniku dvou známých generálního ředitele Szóráda ze skupiny CE Wood a dvou zaměstnanců Lesů České republiky. A protože zde nejste přítomný, tak vám ještě připomenu, koho jste tedy obsadil do top managementu Lesů České republiky.

Vy jste, pane ministře, Lesy České republiky věnoval lidem, kteří z Lesů České republiky vyváděli ohromné prostředky prostřednictvím nevýhodných zakázek. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Desátou interpelaci položí paní poslankyně Anna Putnová na taktéž nepřítomného ministra školství Marcela Chládka. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený nepřítomný pane ministře Chládku, je mi líto, že vám nemohu položit osobně otázku. Neměla jsem tu čest ani minulý týden, kdy jste nebyl přítomen interpelacím, takže už nemohu dále čekat a musím se aspoň tímto prostřednictvím na vás obrátit. Dvacátého června letošního roku

Zajímá mě, pane ministře Chládku, jaké kroky jste v této věci podnikl. Děkuji paní poslankyni. Jedenáctou interpelaci přednese pan poslanec Petr Bendl na pana ministra dopravy, který je dnes oblíben, ve věci rychlodráhy PrahaKladno. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže se přidám k těm, kteří si váží skutečnosti, že tady sedíte, pane ministře, a odpovídáte na dotazy.